Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji tímto druhý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili vašimi identifikačními kartami, případně mi prosím oznamte, kdo žádáte o vydání karty náhradní.

Nejprve sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně.

A dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body. Děkuji za ztišení. Ty body jsou v následujícím pořadí: bod 73 opatření v oblasti daní, bod 5 o spotřebních daních, bod 2 o silniční dopravě, bod 3 o pozemních komunikacích a bod 4 stavební zákon.

Ale já se nyní optám, zda některý z poslanců, poslankyní chce využít prostor pro návrhy na změnu toho schváleného pořadu? Paní místopředsedkyně se hlásí. Takže nyní je prostor pro návrhy na změnu již schváleného pořadu 19. schůze. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěla poděkovat za včerejší zařazení bodu, který jsme tady společně schválili, a to je předložení strategického dokumentu ohledně zvládnutí uprchlické vlny.

Ale já bych chtěla říct, že to, co předložil pan ministr vnitra jako šéf krizového štábu ohledně řešení uprchlické krize, není strategie.

O tom je strategie.